Není, kolegové, naší vinou, že vládní návrh zákona o loteriích související...

Nikomu jinému se to zatím nepovedlo.

Já netvrdím, že je to nelegitimní politická dohoda, ale vy jste se tak dohodli sami, dohodli jste se tak bez nás a já necítím žádnou odpovědnost tuto dohodu s vámi držet dál.

A není naší vinou, že tady vznikla fronta několika desítek návrhů, které na časové ose podali jednotliví opoziční poslanci předtím, než pan poslanec Volný podal novelu svou. Slyšel jsem v neděli na televizní věži předsedu jedné z koaličních stran, který říká: